Pan poslanec Kubíček. Děkuji, pane předsedající. Jako obvykle navrhuji omezení limitu pro vystoupení jednotlivých poslanců na pět minut, a to jak v obecné, tak v podrobné rozpravě. Děkuji.

Před projednáváním vládního návrhu zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID 19, sněmovní tisk 813, zkrácené jednání, bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Já k této otázce otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě ke zkrácenému projednání. Nikoho nevidím.